Pane ministře, máte slovo.

Když se zamyslím nad základními věcmi, které padaly na školském výboru, a abychom tady v následné debatě jimi netrávili čas, tak já je řeknu hned v tom úvodním slovu. To znamená, co se týká rozvolňování v oblasti škol, jasný harmonogram, respektive zákon, který upravoval oblast středních škol, respektive regionálního školství jako celku, jsme ve Sněmovně tady měli, tuším, v měsíci březnu, reagoval na tu situaci, a zároveň následně jsme tu měli zákon, který upravoval oblast vysokých škol. Proč to bylo důležité, k tomu se dostanu vzápětí, s tím, že jsme tímto zákonem zcela jednoznačně řekli, že pokud nebude obnovena osobní přítomnost žáků, studentů středních škol do 1. 6., tak budou úřední maturity.

Ale ten problém řešíme.